Je faktem, že tato částka měla být v souladu s uvedenými daty vyšší. Samo Ministerstvo zdravotnictví upřednostňovalo navýšení o částku 7,2 mld., nicméně tento návrh již překračoval finanční možnosti veřejných rozpočtů a, řekl bych, do jisté míry i kompetenci této vlády. Situaci považujeme za velmi závažnou. Kvalitní a dostupné veřejné zdravotnictví je myslím jednou ze základních hodnot civilizované země, za kterou Českou republiku rozhodně považuji, a věřím, že budeme moci považovat i do budoucna. Pokud byste toto zákonné opatření Senátu zde v Poslanecké sněmovně neschválili, bude to znamenat, že ze zákona o pojistném na všeobecné zdravotním pojištění bude vypuštěn vyměřovací základ, jehož prostřednictvím se pojistné na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce stanoví. To by de facto znamenalo znemožnění platit jakékoliv pojistné za tyto osoby. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chci vás proto požádat, abyste vzhledem k uvedeným skutečnostem velmi nedobré finanční situace systému veřejného zdravotního pojištění toto opatření schválili a přispěli tak ke stabilizaci, řekl bych, zmírnění akutních problémů financování tohoto systému. Děkuji vám.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jestliže v případech předchozích dvou zákonných opatření si Senát tím, že neschválil původní návrh, vynutil nepřímo, aby zákonná opatření byla předložena, pokud tedy bylo trváno na účinnosti rekodifikace občanského zákoníku, tak v tomto případě to nebylo. V tomto případě se pro krok samozřejmě rozhodla vláda na základě faktického stavu, který ve zdravotnictví existuje. To, že byla úvaha i v předchozí vládě Petra Nečase zvýšit platby za státní pojištěnce, je známo, protože pan ministr Heger, pokud se nepletu, o tom několikráte v diskusích i s veřejností hovořil. Situace je všeobecně známa. Hovoří se o tom, že na zdravotnictví poměrně výrazně dopadlo zvýšení daně z přidané hodnoty.

Většinou jsou to lidé staří a lidé, kteří nemají možnost si zdravotní péči za hotové peníze zajistit. Z tohoto důvodu se Senát rozhodl vládě vyhovět, zákonné opatření přijmout, neboť se domníváme, že důvody, které byly uváděny, například že nebyly čtyři roky prováděny valorizace této platby, že se tam promítly jak faktory inflace, tak faktory zvýšení DPH, jsou doložitelné.

Co se týká projednávání v Senátu, diskuse byla spíše o tom kolik.

V Senátu se po diskusi pro návrh z 59 hlasujících senátorů kladně vyslovilo 51 senátorů, dá se říci napříč politickým spektrem. Tolik informace o projednávání v Senátu. Věřím, že i tady bude návrhu vlády vyhověno, protože jsem přesvědčen, že to je pro dobrou věc, pro zajištění dostupného zdravotnictví pro občany naší země. Děkuji. Otevírám rozpravu, do které zatím mám čtyři písemné přihlášky. Prosím v obecné rozpravě paní poslankyni Soňu Markovou, připraví se pan poslanec Bohuslav Svoboda. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vyjádřila krátce stanovisko poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy k tomuto zákonnému opatření. Komunistická strana Čech a Moravy vítá tento návrh zákonného opatření jako vyústění dlouhodobé snahy o nápravu deformace plateb za státní pojištěnce. Ta, jak víme, byla způsobena takzvaným zmrazením těchto plateb za vlády Mirka Topolánka. Již tehdy jsme důrazně upozorňovali na asociální snahu tehdejší pravicové vládní koalice podřezat solidární příjmy do veřejného zdravotního pojištění a nahradit je penězi z kapes pacientů. Opakovaně jsme předkládali nejen návrhy na navýšení těchto plateb, ale také na zrušení stropu na pojistné pro nejbohatší příjmy. Naším cílem bylo a je vrátit solidaritu do systému zdravotnictví tak, jak je zakotveno v článku 31 Listiny základních práv a svobod, která je součástí naší Ústavy. Jakousi mantrou předcházejících vlád se ovšem stalo zvyšování vnitřní efektivity systému veřejného zdravotního pojištění, kterým se měl tento systém vyrovnat s nedostatkem finančních prostředků. Nyní je jasné, že se tento systém v posledních letech dostal do značného deficitu, který již není možné vyrovnat vnitřními úsporami. Celková bilance systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 tak dosáhne záporné hodnoty ve výši 8 mld. korun. A co zatím dělal stát?